Když už celá Sněmovna, kromě tamhletěch řad , odmítá školné, tak aspoň nad nějakou formou půjček, tak aby i děti z takovýchto rodin mohly studovat vysokou školu.

Protože vezměte si ten příklad samoživitelky ona své dítě nemůže poslat na vysokou školu, ale nějaký synek bohatých rodičů na vysoké škole tři roky studuje, my mu platíme studia z jejích daní a za tři roky třeba neudělá ani státnice a jde domů. Nevím, jestli víte, kolik stojí jeden vysokoškolák ročně náš státní rozpočet. Zkuste si to spočítat. Já se to úplně bojím tady říci, tak si to spočítejte sami.

Podle mého propočtu zvýšený nárok na státní rozpočet bude přibližně 16 mil. Takže výsledkem tohoto zákona by byla podpora těch, kteří to potřebují a kteří si to skutečně zaslouží, což prokázali tím, že se i přes nepřízeň osudu, finanční tíseň svých rodičů, rozhodli vzít osud do svých rukou, zvýšit si kvalifikaci náročným studiem na vysoké škole a přispět tak svým talentem k rozvoji naší společnosti. Já tento návrh podpořím. Děkuji panu poslanci Františku Váchovi za jeho vystoupení.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte mi, abych se vyjádřil z pozice ministra školství, protože předchozí vedení Ministerstva školství nedoporučilo vyslovit souhlas s tímto návrhem zákona. Já bych chtěl říci, že můj názor je opačný. Já naopak doporučuji vyslovit souhlas. Myslím si, že by také v druhém čtení bylo logičtější, kdyby se to upravilo do podoby, aby sociální stipendia byla řešena ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Školné a půjčky, jak fungují, nebo nefungují. Stačí se podívat do Spojených států amerických, kde se astronomicky zadlužují studenti na několik generací dopředu. Na druhou stranu velmi zajímavá je varianta půjčky, která se nemusí vracet. Pokud by taková banka tady byla, tak když tak kdybyste mě o tom informoval, já bych si tam rád půjčil. A jenom v závěru upozornění. Děkuji, pane ministře.

Samozřejmě asi bychom, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, nenašli banku, která tuto půjčku promine, ale já to tedy řeknu.

Sedmesát milionů korun ze státního rozpočtu! Já nejsem ekonom. Já vím, že to je zjednodušené.

Děkuji. Nechci, abychom se tady učili navzájem dělení velkých čísel, ale je potřeba také ještě uvažovat třeba o tom, že tyhle finance, které jdou na Ministerstvo školství, samozřejmě jdou také do vědy a že to je velmi, velmi zjednodušený a zkreslený pohled.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, předložený tisk má za cíl řešit zvýšení finanční podpory studentů ze sociálně slabého rodinného prostředí a zajistit jim tak možnost přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Podle zkušeností ze zahraničí právě i půjčky na vysokoškolské studium odrazují mnohé studenty, kteří si uvědomují nejistotu, kteří si uvědomují nebezpečí zadlužení v době, kdy si mají zakládat rodiny, a nakonec to bývá výhodné pouze pro peněžní ústavy. Náklady na vysokoškolské studium jsou pro mnohé rodiny velmi vysoké a rok od roku se spolu s dalšími výdaji dál zvyšují.

Může být od 2 tis. korun za mimopražský byt, o který se dělí více studentů, do desítek tisíc za byt v Praze.